49.

Projednáváním tohoto bodu jsme se zabývali 20. června na 30. schůzi, kdy jsme přerušili všeobecnou rozpravu.

Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 113/1. Nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě.